Tady dneska odznělo plno čísel, kolik jsme vzali nových zaměstnanců. Potom tady padlo nějaké číslo.

Tady chodila kontrola jednou za dvě stě let.

Já myslím, že je to logické. Určitě jsou úspory. A to je samozřejmě na každém ministrovi.

A dneska je to skvělý tým na ministerstvu, který má výsledky. Má výsledky. A my musíme posilovat Finanční správu i Celní správu, protože to jsou oni, kteří bojují proti podvodům s daněmi, a myslím, že úspěšně, a proto to taky funguje. Takže bych byl strašně rád, kdybychom skutečně používali ta správná čísla, správné informace a bavili se o tom skutečně objektivně.

Podle čeho je Česká republika hodnocena? No podle výsledků.

Říká, že jsme premiant východní Evropy. Někdo tady dával za příklad Slovensko. Ale bavme se o všem, nejenom o růstu. Takže skvěle se daří i veřejným rozpočtům krajů, obcí a měst. A taky mají pokles investic.

Důchody jsou nízké, to je objektivní. Ano, já bych si přál, aby důchody byly podstatně vyšší.

A platy? Ano, jsou nízké. Jsou nízké platy.

My máme tady tisíce zahraničních investorů, kteří sem přišli a tady podnikají, zaplatí daně a já souhlasím s vámi, že proč ta Finanční správa před mým nástupem to nekontrolovala?

Takže my honíme daně všude. U těch velkých samozřejmě, ale těžko jim můžeme říct, když přišly k nám podnikat, že teď jim zdaníme dividendy. No asi těžko. A kolik přišlo? 85. Proč mají čeští podnikatelé firmy v Holandsku a na Kypru?

Z Německa a ze Slovenska 85 miliard za deset let všechny firmy české, aby bylo v tom jasno, kdo jak podniká.

Jsme součástí Evropské unie a myslím si, že to je dobře. Myslím si, že ten rozpočet je dobrý. My jsme určitě udělali maximum pro to. Ministerstvo školství dostalo 14,5 miliardy navíc, všichni dostali.

To bude velká oslava. To bylo závěrečné slovo pana ministra financí. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Jsme na konci prvého čtení zákona o státním rozpočtu, což je velmi významný okamžik.

Podle zákona o jednacím řádu ten termín 20 dnů je přesný, čili je to hlasovatelný návrh. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Byl podán jeden pozměňovací návrh od pana kolegy Kalouska.

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Rozhodneme o návrhu.

Prosím, předneste ten návrh.